Domnívám se, že finanční motivace poslanců v žádném případě není to jediné, proč by lidé vstupovali do funkce. Myslím si, že finanční motivace funguje pouze do určité hranice. Dokonce jsem k tomu četl nějaké články, výzkumy, že od určité hranice další zvyšování odměňování nevede k adekvátnímu růstu produktivity práce. Takže ta představa, že bychom si tady dali manažerské platy, extrémně vysoké, jaké berou šéfové státních podniků, by určitě nevedla k tomu, že by parlament fungoval lépe, jak se to někteří snaží naznačit, a kvalita parlamentní práce by se tím rozhodně nezvýšila. Čili já ten návrh považuji za věcně správný, protože dosahuje lepší rovnováhy mezi těmito dvěma extrémy. Proti tomu návrhu byly vzneseny dvě námitky. První námitka spočívá v tom, že je to návrh populistický. Mně se úplně nelíbí, že se označí zvyšování platu politiků za zodpovědné řešení, a když to někdo kritizuje, tak se mu namítá, že je to populismus a že by se to dělat nemělo.

A domnívám se, že na hraně populismu je i to, abychom si v tento okamžik zmrazili odměny, pro což není žádný rozumný důvod. Jediné, k čemu by to vedlo, je, že na začátku dalšího volebního období by zase skokově vyrostly platy politiků. Druhá námitka, která je vznesena proti tomuto návrhu, je, že by si poslanci neměli sami zvyšovat platy. Přitom všichni víme, že to právě bylo politické rozhodnutí v minulém volebním období, kterým ty platy byly tímto způsobem politicky zvýšeny.

Takhle to vypadá. Takhle jednoduše lineárně rostou mzdy v ekonomickém sektoru a tímto kostrbatým způsobem rostly platy politiků. A to je podstata mého pozměňovacího návrhu, který podávám dneska k sněmovnímu tisku 167, aby ty platy nerostly podle státního sektoru, protože to můžou politici ovlivňovat tím, že zvyšují platy učitelů, úředníků a tak dále, ale aby byly navázány na prosperitu celé naší země. To znamená, aby byly navázány na ten ekonomický sektor. Kdyby to tak skutečně bylo, tak platy politiků porostou lineárně, nebo přibližně tímto způsobem, jako rostla průměrná mzda v ekonomice, a nemusíme tady vůbec nic řešit, máme to vyřešeno na mnoho let dopředu. Nevím, jestli ten návrh projde. Je to samozřejmě otázka hlasovací většiny, která tady bude. Nicméně myslím, že bychom se i v této oblasti měli posunout směrem k systémovému řešení.

A to si myslím, že rozhodně systémové není. Proto jsem vás chtěl poprosit, jestli byste byli ochotni se této dlouhodobější diskuze zúčastnit, abychom se s tím konečně jednou provždy vypořádali a nemohl mít nikdo z veřejnosti námitky proti tomu, že si politici jakýmkoliv způsobem zvyšují platy. Obecná rozprava bude pokračovat tak, že s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura, pan předseda Kalousek a po něm ti, kteří jsou přihlášeni do rozpravy písemně. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Jsou tady tři návrhy.

Možná mě opraví, že o deset, nebo o devět a půl. To znamená, Piráti navrhují zvýšení platů.

To je, kdybychom to nechali tak, jak to je.

To je pro SPD absolutně nepřijatelná záležitost. A pak je tady původní návrh.

Takže to je vlastně to shrnutí, o čem budeme hlasovat.

Tak to je teda neuvěřitelná situace. To znamená samozřejmě z toho vyplývá to, že vlastně v podstatě kromě SPD si všichni chtějí přidat a v podstatě je to plivnutí do tváře všem občanům České republiky. Protože jak víme, tak plat poslanců je cirka 100 tisíc korun měsíčně, a vůbec nechápu, proč si chcete navyšovat. Já myslím, že vůbec si nemůžeme navyšovat. Myslím, že ty platy jsou dostatečné. Nechápu, proč někdo z vás jde do politiky z toho důvodu, že si chce navyšovat plat jako Piráti a hnutí ANO o devět až deset procent měsíčně, anebo jako zbytek, kterému to vyhovuje o dvacet procent. Takže já jsem na vás chtěl znova apelovat. Prosím vás, podpořte ten náš pozměňovák. A ukažme občanům, že to myslíme vážně. My jsme taky hlasovali pro zvýšení důchodcům a naše hlasy byly také potřeba. Pochopitelně. To jako samozřejmě.